Jak asi už je vám známo anebo jak proběhlo médii, tak já jsem pro tu závěrečnou zprávu nehlasoval.

Víme všichni, že tyto komise nikdy nic nevyšetřily.

Dále, už to tady bylo také řečeno, jedná se o první komisi, která byla zřízena k živému spisu, což samozřejmě dle mého názoru zakládá obrovsky nebezpečný precedens. Prostě když se nám něco nebude příště líbit na vyšetřování policie, tak si zřídíme vyšetřovací komisi?

Celou tuto kauzu dále samozřejmě provázela značná politická podjatost. Pan poslanec Gazdík nám tady v krátkém čase po události na svém Twitteru vyšetřil politicky celou kauzu a našel viníka Dezu.

Takže za mně opravdu podjatost.

Osobně se domnívám, jak jsem říkal, je to živý spis a domnívám se, že právě z těchto důvodů, aby se nějakým způsobem zabránilo neustálým hypotézám, domněnkám a tak dále, v podstatě dozorující státní zástupce uvolnil tento živý spis pro potřeby vyšetřovací komise.

Zase můj osobní názor.

Takže já ten osud vysvětlím. Ta informace tak, jak je podána ve zprávě, samozřejmě opět vyvolala vlnu mediálních spekulací, že se vzorky záměrně ztratily, což není pravda.